Takže děkuji. Pan zpravodaj. Nebudu už mluvit o věcných věcech. Konstatuji, že debata byla věcná. Děkuji. Tak jak říkal pan zpravodaj, máme tady návrh na vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Já o tomto návrhu nechám hlasovat. Předtím vás odhlásím... Takže než zahájím hlasování, budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého materiálu k dopracování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu... Ano. Je tomu tak. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem přesvědčena, že tento zákon tím, pokud vejde jeho platnost a účinnost a vznikne tady Národní agentura pro sport, tak se změní struktura veřejné správy. To znamená, že tato Národní agentura bude svým způsobem oddělena z Ministerstva školství. Proto dávám návrh, aby to bylo dáno garančnímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože to je právě ten výbor, který má na starosti veřejnou správu, a tím nejdůležitějším úkolem tohoto zákona je, že právě se změní tato struktura. Děkuji vám. Děkuji. Nechám hlasovat o návrhu, aby garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že garančním výborem byl určen výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Mám tady faktické poznámky, ale...

Děkuji.

Já nechám hlasovat o návrhu pana předsedy Michálka, aby jako dalším výborem byl určen výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nechám hlasovat o tomto. Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh byl přijat. Pan poslanec Válek.

Já bych tedy navrhoval, aby jedním z výborů nebo dalším výborem byl výbor pro zdravotnictví z důvodů, které jsem zmínil. Mám to brát jako návrh? Navrhuji, aby dalším výborem byl výbor pro zdravotnictví. Nechám hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Tímto jsme se vypořádali... Ještě se hlásí někdo? Prosím vás, ještě paní poslankyně. Děkuji za slovo. Já bych chtěla navrhnout ještě výbor zemědělský.

Já samozřejmě o tomto návrhu nechám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro.

Návrh byl zamítnut. Nevidím žádný další návrh na přikázání. Konstatuji, že tento bod ukončujeme. Po dohodě poslaneckých klubů budeme pokračovat zítra v deset hodin podle programu, kde budeme probírat smlouvy... Interpelace jsou zrušeny. Interpelace nejsou.